Samozřejmě je ustanovena i povinnost přijmout na své území ostatní členy rodiny migranta, který byl v daném členském státě přijat.

Tyto vražedné návrhy ve svých důsledcích tragicky ohrožují nejen státní suverenitu, ale vůbec budoucnost naší země. Vážené kolegyně a kolegové, tuto zhoubnou směrnici je třeba jednoznačně odmítnout, pokud vám osud naší vlasti není lhostejný. Děkuji za pozornost. Děkuji.

To je velmi důležité pro dnešní diskuzi. Existují dva návrhy. Jeden je návrh Komise, který je momentálně projednáván v Radě. Druhý, poměrně odlišný návrh, je z Evropského parlamentu. Ptám se, o kterém dneska mluvíme. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Já bych v první řadě prostřednictvím pana předsedajícího rád odpověděl panu předsedovi Benešíkovi na jeho dotaz.

Nyní bych přešel ke svému příspěvku. Dámy a pánové, stojím zde v pokoře před našimi voliči, kteří nám dali svoji důvěru a dočasně nás zavázali, že budeme dbát o jejich dobro a o jejich bezpečí.

Já jsem strávil mnoho let v zemích Blízkého východu a v černé Africe a vždycky jsem se snažil poučit z toho, co jsem viděl okolo sebe, a z toho, co jsem zažil, proto je mi nepochopitelné, jak je možné nepoučit se z toho, co se děje na západ od našich hranic. Po blouznivém přijímání milionů nekontrolovaných a neidentifikovaných migrantů se země propadají do chaosu a násilí bez ohledu na to, jak intenzivně se snaží tamější média a vládci tuto skutečnost bagatelizovat, nebo dokonce zamlčovat.

Západní Evropa nezvládla přísun milionů nepřizpůsobitelných migrantů, a je tedy jasné, že se jich snaží zbavit.

Nemůžeme přistoupit na další změny stávajícího systému jenom proto, že především země západní Evropy nedodržují ten současný. To jsme našim voličům opravdu neslibovali. Proto o tom, kdo bude žít v naší zemi, nesmí rozhodovat nějaký Řek v Bruselu, ale může to být jen a jen Parlament ČR a příslušné orgány. Je naší nezadatelnou povinností zákonodárců napříč politickým spektrem chránit naše občany a s plnou silou Sněmovny se zasadit o to, aby jejich rodiny a jejich ženy a děti mohly žít v bezpečí a prosperitě. Musíme tedy chránit naši zemi a naše občany před vnucováním byť jakkoliv pofidérně legalizovaných nelegálních migrantů bez rozdílu, přes kterou zemi k nám přišli.

Proto zde nedocházelo ke střetu kultur a až na válečná období zde bylo bezpečno. Je naším společným úkolem, aby tomu tak bylo i nadále. Vyzývám vás tedy, kolegyně a kolegové, aby Sněmovna odmítla přistoupit na jakékoliv úpravy stávajícího migračního systému, aby naopak se zasadila a požádala vládu, aby se ona sama zasadila o přesné, přísné a nesmlouvané vyžadování všech podmínek stávajících dublinských a schengenských smluv, tak jak to dělají v Maďarsku, protože teď v tento moment je to nejrychlejší řešení, které asi můžeme použít.

Protože pokud slyšíme argumenty, že ČR je šestá nejbezpečnější země, a současně se podíváme na to, co se děje na západ od našich hranic, tak nemohu se zbavit dojmu, že to je poměrně laciné vítězství. Děkuji vám. Budeme pokračovat v rozpravě. Ještě než udělím slovo dalšímu přihlášenému, tak mi dovolte, abych přečetl omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.

Prosím, zamyslete se nad tím, co všechno odmítáte.

Jenom krátká reakce na mého předřečníka. Já tomu rozumím. My neodmítáme nebo odmítáme celou tu věc, ale na základě principu. A potom tam de facto už může být napsáno cokoliv.

Proto je to pro nás důležité odmítnout jako celek.

Děkuji.

Pane předsedo, také s faktickou. Poté pan kolega Benešík také s faktickou poznámkou.